Celá věc má ještě jeden významný rozměr, na který jsem upozornila již výše. I když v souhrnu budou v případě schválení senátního znění obce v plusu, některé z nich mohou zaznamenat propad, v jejich daňových příjmech se promítnou negativně. Já se ptám, které obce to jsou, pane ministře. Vyměnila jsem si několik emailů s panem ředitelem odboru financování územních rozpočtů Matejem. Ve své poslední odpovědi uvedl následující: